Pokud jde o věci, které jsou podstatné.

Protože se návrh zákona u derogační normy nezapracovává do právního řádu České republiky, nemůže být ani v rozporu s právem Evropských společenství a navrhovaná úprava je v souladu s mezinárodními závazky České republiky a v souladu s principy ústavního pořádku. Při diskusi v prvním čtení padla řada otázek, na které odpověděli jak zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu, tak Ministerstva zahraničí při jednání na výboru.

A konstatovala, že skutečně elektrárna je spuštěna v souladu s mezinárodními pravidly o mírovém využití jaderné energie. Tolik na úvod druhého čtení. Děkuji.

Prosím, pane zpravodaji. Děkuji, pane předsedo.

Za druhé výbor pro obranu pověřuje zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky. Za třetí výbor pro obranu ukládá předsedovi výboru, aby předložil usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Děkuji, pane zpravodaji. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám. Příští týden. Je to řádná přihláška, předpokládám. Faktická, prosím. Pokud vím, tak existuje také vládní návrh zákona ke stejné tematice. My máme v materiálech, že vláda vyslovila s tímto návrhem nesouhlas. Vím, že to je důležitá problematika a měla by se nějak vyřešit. Ale třeba bych chtěl od navrhovatele nebo zpravodaje slyšet, jak to tedy je s tím vládním návrhem a co to vlastně schvalujeme a kdy to budeme schvalovat. Tady byl dokonce předložen návrh na zkrácení lhůty a co s tím vládním návrhem? Nebo v jakém je to stavu? Chápu důležitost té problematiky, ale snad bychom ji měli vyřešit jednou, ne dvakrát. Děkuji. Já jsem nic nenamítal proti tomu, aby byl projednán vládní návrh zákona. Vládní návrh změnil stanovisko vlády letos na jaře.

Vzhledem k tomu, že u tohoto návrhu zákona, který byl o schůzi dříve projednáván, rozprava byla vedena, byl přidělen výborům, je jasné, že pokud tento návrh bude schválen, tak stejný návrh z dílny vlády se stane bezpředmětným a věřím, že vláda po dosažení svého cíle, tzn. zrušení tohoto návrhu zákona, svůj návrh vezme zpět, protože už bude součástí projednávání v legislativním procesu. Pan ministr Mládek to potvrdil a zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu na výboru pro obranu to potvrdil také. Ještě fakticky pan poslanec Gabal. Vaším prostřednictvím kolegovi Pilnému hlubší objasnění.

Zeptám se, kdo se dále hlásí. Pokud nikdo, tak to byla obecná rozprava, kterou tímto končím. Není tomu tak. Tak končím i podrobnou rozpravu. Závěrečná slova?

Já vás všechny odhlásím, protože mám pocit, že počet přítomných v sále ne úplně odpovídá tomu, co je na tabuli. Prosím o nové přihlášení. Budeme tedy hlasovat o návrhu na zkrácení lhůty pro třetí čtení na sedm dní.

Kdo je proti? Je to hlasování číslo 23. Návrh nebyl přijat a tím pádem lhůta nebyla zkrácena. Končím projednávání tohoto bodu.